Stanovisko výboru pro životní prostředí je doporučující. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Stanovisko výboru pro životní prostředí bylo bez přijetí stanoviska. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Ministerstvo? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru pro životní prostředí je nedoporučující. Ministerstvo? Kdo je proti?

Stanovisko výboru pro životní prostředí je nedoporučující. Ministerstvo? Děkuji.

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Týká se zachovat cíle recyklace hliníku tak, jak je požaduje Evropská unie. Stanovisko výboru pro životní prostředí je nedoporučující. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrhy G2 až G4 společně jedním hlasováním hlasovat nemůžeme, protože byl přijat pozměňovací návrh nebo návrh A1.

Hlasování o návrhu pod číslem G5 taky nemůžeme hlasovat, protože byl přijat návrh A2 v hlasování číslo dvě.

Stanovisko výboru pro životní prostředí je nedoporučující. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru pro životní prostředí je nedoporučující. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh G11 je nehlasovatelný, protože jsme přijali návrh A9 v hlasování číslo dvě. A nyní budeme hlasovat návrh G12. Jedná se o návrh poslance Elfmarka a týká se přenesení zjišťovací činnosti z jedné určené autorizované společnosti na Ministerstvo životního prostředí. Stanovisko výboru pro životní prostředí nepřijalo žádné stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru pro životní prostředí bylo doporučující. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Poslední bod, který nám chybí, je návrh zákona jako celku. Děkuji.